Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministr spravedlnosti Robert Pelikán. Prosím, pane ministře, máte slovo. Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, v daném případě jde o jednoduchý, leč velmi podstatný návrh, kdy přecházíme, nebo chceme přejít z toho, že dnes o tom, v jakém typu věznice se vykoná trest, rozhoduje soud v rámci ukládání toho trestu, protože se to chápe, toto staré pojetí, vlastně jako ostrost toho trestu, tak přecházíme na systém, kdy takto existují jenom dvě kategorie vlastně, nebo budou existovat, existovaly by jenom dvě kategorie. A v rámci té velké, nebo hlavní kategorie by nadále o konkrétním způsobu výkonu trestu rozhodovala sama administrace věznic, to znamená Vězeňská služba, plynule a pružně podle toho, jak se ten daný odsouzený jeví v tom výkonu trestu z hlediska svého chování a možností nápravy. Je to pojetí, které je moderní, postupně ho zaváděly státy na západ od našich hranic a všeobecně se osvědčilo.

Nám jde hlavně o to, aby došlo k té principiální změně. Já vám také děkuji, pane ministře. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání ústavněprávnímu výboru jako výboru garančnímu. Dále byl tisk přikázán výboru pro bezpečnost.

Prosím, aby se ujala slova zpravodajka ústavněprávního výboru poslankyně Marie Benešová a informovala nás o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnila. Prosím, paní poslankyně.

Po vyjádření pana ministra Pelikána, dále po zpravodajské zprávě a po rozpravě ústavněprávní výbor předně doporučil Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby návrh schválila. Dále doporučil Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby přijala k tomuto návrhu zákona následující změny a doplňky. Pro stručnost si dovoluji odkázat na písemné usnesení ústavněprávního výboru, neboť změn a doplňků jsou celkem dvě strany.

Jak tady pan ministr již uvedl, jednalo se zejména o takovou změnu, kdy tedy o opravném prostředku budou rozhodovat trestní soudy. Na tom jsme se shodli. Na závěr ústavněprávní výbor pověřil předsedu výboru, aby usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny, zmocnil mě jako zpravodaje, aby na schůzi Poslanecké sněmovny byla podána zpráva o výsledcích projednávání tohoto návrhu zákona, a zmocnil mě, aby ve spolupráci s legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny byly provedeny příslušné legislativní změny. Pokud někdo bude potřebovat, vyjádříme se k tomu podrobněji. Já vám děkuji. Nyní prosím zpravodajku výboru pro bezpečnost poslankyni Helenu Válkovou, aby nás informovala o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnila. Děkuji, pane předsedající.